Víte, mám z toho trochu rozporuplné pocity. Chápu sice, že především současná mezinárodní bezpečnostní situace dává asi dostatečně pádný důvod k určitým opatřením, na druhou stranu mám pochybnosti o tom, zda sebelepší zabezpečovací zařízení a opatření pomohou lidem, kteří s nimi neumějí zacházet.

Vážený pane ministře, s ohledem na to, co bylo řečeno, bych se ráda zeptala na to, jakým způsobem se jednání o zabezpečení areálu Pražského hradu vyvíjejí, a dále na to, zda má váš resort v plánu také určitou bezpečnostní osvětu, a to nejen směrem k osazenstvu Kanceláře prezidenta republiky, které podle mého názoru v případě podařené osvětimanské výpravy jednoznačně selhalo. Jednou by se takový šlendrián nemusel vyplatit. Děkuji paní poslankyni a poprosím pana ministra vnitra o odpověď. Prosím, pane ministře, máte slovo.

Byla tehdy vytvořena pracovní skupina, kde byli zástupci Policie České republiky, Správy Pražského hradu, bezpečnostního odboru Pražského hradu, kteří měli definovat, jaký rozsah opatření by se měl zrealizovat. Šlo především o technické zabezpečení, např. na vstupu do Pražského hradu. Jsme toho svědky i v jiných evropských metropolích.

To znamená bylo potřeba přihlédnout i k jejich odbornému názoru. Tato pracovní skupina nadále pracuje. Pravděpodobně ochrana Pražského hradu bude rozdělena do několika sekcí a do několika časových os. V té první počítáme opravdu s nasazením technických prostředků, ať už to jsou kamerové systémy, nebo jiné elektronické systémy, které by ohlídaly místa, kam dejme tomu není vidět v rámci kamerového systému nebo tam nedochází hlídka Hradní stráže v tak časté periodě, abychom byli schopni lidský potenciál v těch některých místech nahradit technickým zabezpečením.

Já budu připraven v následujících týdnech tady podat zprávu, a to z pozice ochranné služby prezidenta, jestli tam došlo, nebo nedošlo k porušení zákona. Otázka financování.

Děkuji panu ministrovi vnitra. Paní poslankyně má doplňující otázku. Prosím, paní poslankyně.

Podle informací chybí minimálně dvacet pracovníků a vláda jaksi v rozpočtu na příští rok zapomněla na to, aby dvacet pracovníků mohlo v tomto oboru a odvětví pracovat. Podala jsem pozměňovací návrh, který navyšuje kapitolu Ministerstva vnitra o 20 mil. korun, a chci se, pane ministře, zeptat, zda probíhají skutečně nějaká jednání mezi vámi a ministrem financí a zda by nebylo jednodušší to dát do státního rozpočtu prostřednictvím toho pozměňovacího návrhu, aby to tam skutečně v té vaší kapitole bylo. Děkuji paní poslankyni.

Myslím si, že v budoucnu její důležitost ještě bude vzrůstat. My vedeme jednání s Ministerstvem financí. Jsme zatím v rozporu s panem vicepremiérem Babišem a bez toho, abychom se shodli, jsme to zatím vládě nepředložili.

Děkuji za ten dotaz.

Prosím, pane poslanče. Děkuji za slovo.

Zřejmě vyházejí všechny nepohodlné lidi a pak se zpětnou platností písemně předělají strukturu nemocnice, kterou nově vydá ředitel.

Jaká je kvalifikace obou náměstků, na základě čeho byli vybráni do těchto klíčových funkcí? Žádám o prověření plánovaných pronájmů a účelových změn organizační struktury nemocnice.

Neříkejte, pane ministře, že zmíněné osoby jsou jenom odpovědností pana ředitele nebo paní ředitelky nemocnice.

Děkuji za odpověď.